Nastavljamo sa radom. Evo nam i državnog tajnika, dakle formacijski smo svi na broju. ... [[Upadica se ne čuje.]] Dobar dan. - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, prvo čitanje, P.Z.E. br. 656; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, obitelj, mlade i sport. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, gospodin Juro Martinović. Izvolite.

Dakle ovim Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež predlažu se 4. izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladež. Razlog koji je, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU kroz transponiranje i implementaciju direktive 800 Europskog parlamenta i Vijeća, broj 800 iz 2016. godine o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Iako je maloljetničko kazneno zakonodavstvo RH već u velikoj mjeri usklađeno sa odredbama Direktive bilo je potrebno učiniti određene izmjene i dopune kojima se uvode nova postupovna jamstva za maloljetnike koji su osumnjičeni ili optuženici u kaznenim postupcima čime će se ojačati njihov procesni položaj. S tim u svezi ovim se nacrtom prijedloga propisuju odredbe o sadržaju pouke o pravima maloljetnika na način da se proširuje sadržaj pouke o pravima propisnim Zakonom o kaznenom postupku koji se supsidijarno primjenjuje u odnosu na maloljetnike kada se prema njima ili protiv njih vodi kazneni postupak. Pravima koja pripadaju maloljetniku ovisno o stadiju postupka uvodi se obveza informiranja uručenjem ili dostavom pouke o pravima maloljetnika, njegovom roditelju ili skrbniku odnosno drugoj odgovarajućoj odrasloj osobi. Propisuje se pravo maloljetnika na pratnju roditelja, skrbnika ili druge odgovarajuće odrasle osobe tijekom postupka. Obvezna obrana maloljetnika pomiće se u najraniju fazu postupka. Za uhićenog maloljetnika se propisuje liječnički pregled na zahtjev te da će maloljetnik koji za vrijeme trajanja istražnog zatvora navrši 18 godina života ostati smješten u zatvorenoj zavodskoj ustanovi. Osim usklađivanja Zakona o sudovima za mladež s direktivom bilo je potrebno izvršiti usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku kao i sa Kaznenim zakonom RH. Poštovana gospodo dakle ovdje se radi o kaznenoj materiji koja uređuje i materijalne i pr ocesne norme kada se pojave djeca kao počinitelji kaznenih djela, dakle a to se odnosi na naše mlade koji su stariji od 14 godina do 18. Dakle, u jednoj kategoriji su 14-16, druga je 16-18 ali se to odnosi i na mlađe punoljetnike koji su navršili 18 a u vrijeme počinjenja kaznenog djela još uvijek nisu navršili 21 godinu. Pred vama je nacrt tog zakona pa to je ono što sam ispred predlagatelja imao potrebu vam poručiti u ovoj fazi postupka saborske procedure.

U ovom trenutku dakle Ministarstvo pravosuđa kao stručno tijelo Vlade za taj segment nema u projektu raditi specijalizirane sudove iako se u teoretskim krugovima i najuže specijaliziranim krugovima ponekad to zagovara kao ideja ali s obzirom na relativno mali broj takvih postupaka pitanje je da li bi to bilo sa aspekta učinkovitosti nekakve brzine bilo opravdano. Nesumnjivo je da bi se nakon nekog vremena vjerojatno postigla nešto bolja kvaliteta sudovanja. I dakle to je prisutno kao nešto među pravnicima, osobito među pravnicima praktičarima ali Ministarstvo pravosuđa ne ide još za sada sa takvom idejom. Kolegice Jelkovac, kolega Miljenić i kolegica Turina-Đurić? Ako ne otvaram raspravu. Evo jedino koristim priliku da pozdravimo predstavnike, zaposlenike veleposlanstva UK u Hrvatskoj koji su nam se pridružili na galeriji. Dobro došli. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, pomoćnice ministra. Pred nama je evo Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, ovo su 4.-te izmjene navedenog zakona koji je donesen još 2011. godine. Prve izmjene i dopune nastupile su 2012. vezane za usklađivanje sa Kaznenim zakonom, 2013. izmjene su bile radi usklađivanja sa Zakonom o kaznenom postupku te 2015. vezano za terminološko usklađivanje zakonskog teksta. Ovo su napominjem 4 izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladeži, prvenstvo ovo kao što nas i državni tajnik napomenuo, izmjene su isključivo radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU-a točnije sa implementacijom direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Valjda napomenuti neke izmjene koje će u Zakonu o sudovima za mladež donijeti ova i rasprava i ovaj prijedlog samoga ministarstva, znači za početak otklanjanju određene dvojbe i nedostaci samog prijašnjeg zakona koji su proizašli iz praksi ali bitno je naglasiti sama postupovna jamstva direktive Vijeća i parlamenta koji će osigurati da djeci odnosno osobama mlađima od 18 g. koji su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima, mogu razumjeti i pratiti taj postupak, ostvariti pravo na pošteno suđenje, spriječiti djecu da ponove kazneno djelo te potaknuti njihovu društvenu integraciju. Naše kazneno zakonodavstvo RH već je u velikoj mjeri usklađeno sa predmetima direktiva parlamenta i vijeća EU-a ali ove izmjene su isto bile potrebne donijeti u svrhu procesnog položaja samih maloljetnika. Što se tiče implementacije direktive i određenih članaka iste, kroz 3. do 6. uvodi se obveza informiranja nositelja roditeljske odgovornosti o pravima maloljetnika odnosno uručenje ili dostava pouke o pravima maloljetnika roditelju i skrbniku. U članku 53. b vezano za implementaciju direktive propisuje se pravo maloljetnika na pratnju roditelja skrbnika ili druge odgovarajuće odrasle osobe tijekom postupka što mislim da je izrazito bitno kod poštivanja postupovnih prava samih maloljetnika. Tijekom ispitivanja pred sudom i sudskom postupku, maloljetnik uvijek može ostvariti navedena prava.

Što se tile izmjene i dopune članka 63. odnose se na liječničke preglede uhićenog maloljetnika, bilježen je zaključak rezultata i korištenje samih podataka vezano za liječničke preglede i bitno je naglasiti vezano za članak 12. a to je osiguravanje propisivanja da će maloljetnik koji je za vrijeme trajanja istražnog zatvora navrši 18 g., ostati smješten u zatvorenoj zavodskoj ustanovi ako je to opravdano s obzirom na okolnosti koje se tiču maloljetnika i ako je to u skladu sa najboljim interesom drugih maloljetnika koji su zajedno smješteni s njim. Što se tiče članka 76., on je vezano za izmjene ZKP-a odnosi se na ispitivanje maloljetnika koji provodi policija, tu je prva dokazna radnja koju će provesti državni odvjetnik osim u hitnim dokaznim radnjama u situaciji kad maloljetnik nije ispitan po policiji ili po sucu za mladež. Također su izmijenjene vezano za članak 1. položaj žrtava u samom kaznenom postupku u uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Predložene izmjene više ne vežu ovlasti za vezivanje maloljetnika samo uz kaznena djela nasilja, bitno je naglasiti da je ono ovim putem i dozvoljeno neovisno o vrsti kaznenog djela ako je maloljetnik opasan po vlastiti ili tuđi život ili sigurnost. Predlažu se još i izmjene vezano za odluke i dostavu drugih dopisa samom maloljetniku uz rezervu da se maloljetniku odluke neće dostavljati isticanjem na oglasnoj ploči suda te uz branitelja obavješten će bit i sami maloljetnik. Mislimo da implementacijom navedene direktive Europskog vijeća i parlamenta bez obzira šta je naš Kazneni zakon dosta prilagođen ovoj direktivi i pazi na prava maloljetnika djece u kaznenim postupcima, kada su osumnjičenici ili optuženici ali s ovim još pojačavamo postupovna prava maloljetnika tako da slijedom svega navedenoga, klub HDZ-a predlaže da usvojimo ovaj prijedlog izmjena i dopuna, hvala. Izvolite, kolega Maras.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i za pravosuđe, želi li državni tajnik dodatno obrazloženje?

zastupnici, pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU uređeno je područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica Unije te s tim zakonom u domaći pravni poredak transponira se zakonodavni akti EU u ovom pravnom području. Ovaj zakon uređuje oblike pravosudne suradnje propisane zakonodavstvom EU. U prvom redu, Europski uhidbeni nalog, potom postupak predaje, nalog za osiguranje imovine i dokaza, Europski nalog za pribavljanje dokaza, priznanje i izvršenje naloga za oduzimanje imovine ili predmeta, priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni, priznanje i izvršenje presuda u kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje oslobode, priznanje i izvršenje presuda i odluka u kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije, priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza i Europski nalog za zaštitu. Konačnim prijedlogom zakona predlažu se 6. izmjene i dopune zakona, a razlog za predlaganje ponovnih izmjena i dopuna prvenstveno je implementacija odredbi Direktive EU parlamenta i Vijeća br. 800 iz 2016. godine, dakle o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima te Direktive EU parlamenta i Vijeća br. 1919 iz 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga. Ciljevi obje direktive je uspostavljanje minimalnih standarda u području procesnih prava okrivljenika kojima se ujedno olakšava pravosudna suradnja zasnovana na načelu uzajamnog priznavanja kroz jačanje uzajamnog povjerenja među državama članica. Implementacija predmetnih direktiva zahtijeva izmjenu Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež koji reguliraju prava okrivljenih osoba u domaćem kaznenom postupku, a supsidijarno se primjenjuju na postupke po Europskom uhidbenom nalogu. Kao što ste maloprije čuli, dakle, mi smo upravo u proceduri izmjene Zakona o sudovima za mladež, a Zakon o kaznenom postupku je također radna skupina završila svoj posao i on ide vezano za ovu direktivu EU. Slijedom toga, izmijenjen je čl. zakona koji uređuje prava tražene osobe prilikom izvršenja Europskog uhidbenog naloga, a uveden je i novi članak koji se odnosi na postupak prema djetetu kao traženoj osobi u odnosu na koju je izdan Europski uhidbeni nalog. Prilika je iskorištena kako bi se postojeće odredbe i tehnički sadržaj unaprijedile, u svrhu postizanja veće jasnoće i usklađenosti s ostalim primjenjivim zakonodavstvom RH intervencijom u odredbe o Europskom uhidbenom nalogu u dijelu koji se odnosi na postupanje po zaprimljenoj dokumentaciji vezano za Europski uhidbeni nalog. Odredbe kojima se uređuju provođenje nadzora telekomunikacija, kao i odredbe o supsidijarnoj primjeni odgovarajućih zakona.

Na sjednici stručne radne skupine koordinacije za gospodarstvo i strukturne reforme od 17. lipnja ove godine nije bilo primjedbi te je konačni prijedlog zakona upućen u daljnju saborsku proceduru.

Predviđen je uobičajeni vacatio legis od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Hvala vam lijepa. Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je kolega Marko Šimić ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite kolega Šimić.

U sljedećim minutama govorit ću u ime Kluba HDZ-a o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU koji je na temelju čl. 178. i 192. Pristupanjem EU na snagu je stupio Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Tim zakonom domaće je zakonodavstvo usklađeno s pravnom stečevinom EU u dijelu u kojem se regulira pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, odnosno u onom dijelu u kojem se primjenjuje načelo uzajamnog priznanja na odluke stranih pravosudnih tijela donesene tijekom kaznenog postupka, kao i nakon njegova pravomoćnog okončanja. Područje pravosudne suradnje u okvirima europskog prava izrazito je dinamično i brzo se mijenja, kako praksom nadležnih tijela, tako i praksom suda EU te zakonodavnim aktima donesenim u okviru europskih institucija. Imajući u vidu praksu Europskog suda za ljudska prava, može se zaključiti da postupanje prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela još uvijek nije ujednačeno, a niti su njihova prava u dovoljnoj mjeri zaštićena. Analizom slučajeva iz sudske prakse, došlo se do zaključka da su maloljetni počinitelji kaznenih djela koji se nalaze u različitim državama, unatoč postojanju međunarodnopravnih instrumenata, različito sankcionirani. Unatoč jedinstvenim međunarodnim dokumentima detektiran je nerazmjer u sankcioniranju i postupanju prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Iako postoje brojni pravni instrumenti na međunarodnoj, europskoj i nacionalnim razinama, u zakonodavstvu i praksi postoji neujednačenost glede zaštite dječjih prava u svim postupcima, a osobito kaznenim, što je ilustrirano brojnim slučajevima i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. S obzirom na to da je cilj Vijeća Europe postizanje jedinstva među članicama na način da se osigura učinkovita primjena postojećih obvezujući europskih standarda za zaštitu i promicanje prava djece u domaći se pravni poredak implementiraju zakonodavni akti EU-a u ovom pravnom području. Riječ je o 6. izmjeni i dopuni Zakona o pravosudnoj suradnji na temelju usvajanja relevantnih odredbi dviju direktiva na koje ću se u narednim minutama i osvrnuti.

Svrha je ove direktive osigurati učinkovitost prava na pristup odvjetniku, stavljanje na raspolaganje pomoći odvjetnika kojeg plaća država članica osumnjičenicima i okrivljenicima u kaznenom postupku te traženim osobama koje podliježu postupku na temelju europskog uhidbenog naloga temeljem okvirne odluke vijeća. Između ostaloga, odredbe direktive sadržajno propisuju pravo na informiranje, pravo djeteta na informiranje nositelja roditeljske odgovornost, odredbi o pravu na odvjetnika, pravu na pojedinačnu ocjenu, pravo na liječnički pregled, posebno postupanje u slučaju lišenja slobode, pravo na zaštitu privatnosti, pravo djece, osobno nazočiti i sudjelovati na svom suđenju. Jednako tako u kontekstu harmonizacije nacionalnih kaznenih postupovnih prava, identificirana su slijedeća prava. Pravo na pravnu pomoć prije suđenja i tijekom suđenja, pravo na tumačenje i prevođenje, obavještavanje o osnovama sumnje i o pravima, posebna postupovna zaštita za ranjive osumnjičenike i okrivljenike te pravo stranaca kojima je oduzeta sloboda na kontakt sa konzularnim tijelima svoje zemlje. Ovom se direktivom utvrđuju zajednička minimalna pravila, koristi se izričaj minimalna jer predstavljaju donji prag odnosno minimum jamstava zaštite okrivljenika u sporu s državnom koje se ne smije sniziti jer bi u protivnom više dakle izgubila bi se ravnoteža između okrivljenika i državnog represivnog aparata. Države članice trebale bi pomoći proširiti pravo utvrđeno ovom direktivom kako bi osigurale višu razine zaštite, takva viša razina zaštite ne bi trebala predstavljati prepreku za uzajamno priznavanje sudskih odluka čije bi donošenje ta minimalna pravila trebala olakšati. Imajući na umu srhu donošenja navedene direktive ali i njezine odredbe, može se zaključiti da bi ista trebala biti od značajne pomoći svim državama članicama u kaznenim postupcima u kojima sudjeluju djeca kao osumnjičenici ili optuženici. To zašto što djeca koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenom postupku, trebaju imati pravo na pojedinačnu ocjenu kako bi se utvrdile njihove posebne potrebe u smislu zaštite, obrazovanja, odgoja i društvene integracije kako bi se utvrdilo hoće li im i u kojoj mjeri za vrijeme kaznenog postupka biti potrebne posebne mjere i kako bi se utvrdio stupanj njihove kaznene odgovornosti i prikladnost pojedine sankcije ili obrazovne mjere koja se izriče. U okviru ovih izmjena i dopuna zakona iskorištena je prilika kako bise interveniralo u odredbe o europskom uhidbenom nalogu kao najvažnijem instrumentu pravosudne suradnje među državama članicama EU-a. Sve države članice EU-a a među kojima je i RH, imaju dužnost osigurati ostvarenje najboljeg interesa djeteta koji je od primarne važnosti prilikom svakog djelovanja koje utječe na djecu, to je osobito važno u slučajevima kada su djeca odnosno maloljetnici uključeni u kaznene sudske postupke. Stvaranjem pravosuđa, prilagođen je i djeci, poboljšava se i zaštita djece, povećava se mogućnost njihova smislenijeg sudjelovanja te istodobno unaprjeđuje rad pravosuđa. Imajući u vidu doista raznolika rješenja suvremenog svjetskog ali europskog maloljetničkog zakonodavstva, može se zaključiti da RH ne sumnjivo pripada krugu država s relativno naprednim sustavom maloljetničkog kaznenog prava. Također, imajući u vidu implementaciju međunarodnih standarda u hrvatskom maloljetničkom kaznenom zakonodavstvu, dolazi se do zaključka da je Zakon o sudovima za mladež u cijelosti prihvatio preporuke pravnih instrumenata koji štite prava djece a sve u cilju dobrobiti i interesa maloljetnika.

Uvaženi predsjedavajući, mi ovdje raspravljamo o međunarodnoj suradnji s drugim zemljama međutim ja upravo u svojim rukama držim kaznenu prijavu Borisa Šimunića, piše na ovom papiru protiv bivše zamjenice ravnatelja USOKOK-a gđe. Sanje Ljubičić i vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca. A o čemu se radi? Radi se o tome da u kaznenoj prijavi piše da su protivno nalazu odnosno protiv zakonu, državnim novcem preplatili nalaze i mišljenje vještaka Vladimira Krkleca iz svibnja 2010., a o čemu se radi?

Dragi kolega Pernar, nemojte se ljutit molim vas, hajde da se držimo teme, imate neke druge instrumente rada u HS da koristite, dakle ovu temu koja stvarno nema veze sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji, dakle ne želim vam remetit vaš mikro kozmos, al držite se molimo vas teme. Hvala lijepo. Hvala uvaženi. Moja namjera nije tvrditi da je navod iz prijave istinit, moja namjera je samo bila postaviti pitanje je li moguće da je istinit i je li moguće da se po njemu ne postupa, ali zapravo vratit ću se na temu. Uzalud mi pričamo o međunarodnoj suradnji sa stranim pravnim institucijama kad je naše vlastito pravosuđe na rubu očaja, kada naše vlastito pravosuđe ne funkcionira. Htio bi reći da mnogi predmeti traju godinama i da im se ne nadzire kraj. Slučajevi bezbrojnih kaznenih prijava koji stoje po ladicama na neki način unose sumnju u poštenje rada naših pravnih institucija i zapravo postavlja se pitanje je li moguće da se hrvatsku državu namjerno opstruira i da političke elite zapravo drže sve nas u agoniji i u pat poziciji, a glumeći istodobno da im je stalo do nekakvih europskih vrijednosti, pričaju o suradnji sa njima itd. Eto, što da vam kažem ljudi dragi, sve znate, sve vam je jasno, jasno vam je da ovaj sustav ne funkcionira, pa ipak iako vam je jasno da ovaj sustav ne funkcionira, što se čini da se stvari promjene? Apsolutno ništa. Imali smo slučaj, kaže mi ćemo imat međunarodnu suradnju, pa evo kakva nam je i lokalna suradnja, pogledajte slučaj u Virovitici, navodno 5.g. se izvlačio novac, pa ne radi se o sitnom iznosu, radi se od 17 milijuna kuna, gdje je bila državna revizija? Kako to da državna revizija nije vršila nadzor? Na kraju dal se čovjek ubio il je ubijen, teško je reći jer obdukcije nije niti bilo prave i to je jedna velika sramota za našu državu i nikakvi međunarodni sporazumi ne mogu sprati tu ljagu, sve te priče vaše o suradnji, o nekakvim kažem europskim vrijednostima, europskim sudovima, europskim pravnim normama, europskim propisima, pa vi nas zatrpavate tu europskim zakonima. Međutim, ono što je hrvatska realnost je ta da mi surađujemo sa Europom na koji način? Na način da nigdje u Europi javni bilježnici ne provode ovrhe, a kod nas ih provode. Mi surađujemo s Europom na način da mi zabranimo ovrhe RBA zadrugama iz Austrije zakonom, a da onda Europski sud sruši odluku našeg sudstva i kako onda ta suradnja izgleda? Pa tako da mi jednostavno prihvatimo njihove odluke i da, da zapravo ukidamo suverenitet svoje zemlje. Al ono što je najtragičnije, stalno se hrvatski narod uvjerava da se mi lišavamo našeg suvereniteta jer je to u našem interesu, čak ne kažu lišavamo, nego kažu kao dijelimo suverenitet sa drugima, svoj vlastiti, pazite nije da netko drugi nama predaje dio svog suvereniteta nego mi predajemo drugima. I u konačnici i ovaj zakon o toj pravnoj suradnji zapravo je mrtvo slovo na papiru. A evo vam i zašto. Pa imate slučaj INA, Zoltan Hernandi ako se dobro sjećam, kad će on biti izručen RH? Nikada, eto vašoj pravnoj suradnji.

Sve je to mazanje očiju. Sjećam se kad je bio Kalinić, ja mislim Sretko Kalinić, kada je govorio kod Maje Sever, kod Maje Sever u emisiji rekao je zapravo da su mediji ti koji prikrivaju stvarno stanje, Pavle Kalinić ispričavam se, Pavle Kalinić je govorio kod Maje Sever da su mediji ti koji su odgovorni za prikrivanje stvarnog stanja u zemlji i nažalost koliko vidimo ne krećemo se u pravom smjeru, već naprotiv ne samo da tapkamo u mjestu, nego u nekim slučajevima idemo i u rikverc. I na kraju postavljam pitanje ako smo sposobni za međunarodnu suradnju, kako to da nismo u stanju provjeriti već tako dugo navode iz kaznene prijave protiv bivše zamjenice ravnatelja USKOK-a Sani Ljubičić i vještaka USKOK-a Vladimira Krkleca.

dnevnim redom. Sljedeća točka je: - Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku; Predlagatelj je Odbor za financije i državni proračun na temelju čl. 14. Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Molim cijenjenu predsjednicu Odbora za financije i državni proračun, gđu. Grozdanu Perić da dodatno obrazloži prijedlog odluke. Izvolite kolegice Perić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku. Naime, novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. govori o tome odredbom čl. 13. da Povjerenstvo za fiskalnu politiku ima 7 članova koji se biraju na mandat od 5 godina.

Čl. 15. i 16. uređen je izbor predsjednika povjerenstva, dok je čl. 17. st. 2 propisano da Odbor za financije i državni proračun članove povjerenstva predlažu institucije iz st. 1. ovog članka, a to su Državni ured za reviziju, Ekonomski institut Zagreb, Institut za javne financije, HNB te po jedan član ekonomskih i pravnih fakulteta i to iz Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. Na temelju dostavljenih prijedloga ovlaštenih predlagatelja, Odbor za financije i državni proračun HS-a je na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2019. g. utvrdio prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku i to za članove povjerenstva se predlažu: mag. Vesna Kasum, kao predstavnica Državnog ureda za reviziju, dr.sc. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb, dr.sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije, dr.sc. Maroje Lang, predstavnik HNB-a.

Ujedno otvaram raspravu o Prijedlogu Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Bačić Ante. Izvolite kolega Bačić. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo, kao što nam se u ime odbora izvijestila predsjednica vezano za Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku i samoga Zakona o fiskalnoj odgovornosti i odredbe čl. 13. da ovim putem biramo povjerenstvo od 7 članova na mandat od 5 godina. Nije loše napomenuti i same zadaće povjerenstva. Iz samog zakona, čl. 22., a to je razmatranje i procjena rizika primjene fiskalnih pravila utvrđenih u čl. 6., 7. i 8. zakona, u srednjoročnim proračunskim dokumentima i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, razmatranje i usporedba makroekonomskih proračunskih projekcija i srednjoročnih proračunskih dokumenata s posljednje dostupne projekcije EU komisije te praćenje ispunjenja preporuka Vijeća EU u svrhu rješavanja stanja prekomjernog proračunskog manjka i javnog duga te davanje mišljenja Vladi o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti iz čl. 10 ovoga zakona. Vjerujemo da će ovo povjerenstvo odgovorno obavljati sve dužnosti i funkcije koje su navedene u samom Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Što se tiče članova povjerenstava, evo i, ne samo u ime kluba, nego osobno ime mi je drago da od predstavnika pravnih fakulteta, evo i moj profesor, doc.dr. Zoran Šinković, koji je sa katedre sa ekonomske i financijske znanosti Zavoda za ekonomsko i financijske, informacijske znanosti i statistiku, član udruga pravnika u gospodarstvu, kao i ostali članovi koji su ovdje navedeni od strane odbora. Vjerujem da smo dobro odabrali i da će dobro predstavljati i svoje institucije koje su i predložili u samo povjerenstvo, a i obaviti svoju dužnost na kvalitetan i odgovoran način.

Ja sam iskreno iznenađen da o ovoj točki dnevnog reda nema više rasprava iz jednostavnog razloga što ovdje u ovoj Visokom domu vrlo često slušamo rasprave ovakve, onakve, a danas imenujemo predstavnike u jedno neovisno tijelo i kad pogledate samo odredbe čl. 22., 23., 24. što to tijelo radi, onda bi vidjeli da je to svim kolegama, pa i onima koji je to uska specijalnost sa onima koje to nije specijalnost, izuzetno podloga za raspravu o prijedlogu državnog proračuna, o izvršenju državnog proračuna, na kraju krajeva, Zakon o fiskalnoj odgovornosti je zakon koji samo još osnažuje provedbu Zakona o državnom proračunu. I ovo je samo jedan od onih zakona kada bi se u Saboru trebala provesti rasprava i kada bi nam bilo itekako bitno tko su predstavnici toga tijela. Jer to su u zakonu explicite piše da oni ne smiju zastupati stavove tijela iz kojega dolaze nego se moraju isključivo voditi stručnim razmišljanjima, stavovima itd. Mi već drugi put praktički raspisujemo natječaj za predsjednika povjerenstva međutim nažalost nismo dobili adekvatne prijedloge. Zašto? Zato što ovo područje s kojim se bavi ovo povjerenstvo je usko specijalizirano područje i u vrlo malo institucija rade ljudi koji bi mogli doći na čelo tog povjerenstva pa i biti članovi tog povjerenstva. Jer kad pogledate institucije koje su po funkciji predložili svoje članove onda ćete vidjeti da su to visoko specijalizirane institucije koje se bave fiskalnom politikom, provođenjem fiskalnih pravila, poreznom politikom i svemu onome u principu što čini fiskalnu politiku. I kažem, zato mi je čudno da praktički osim kluba HDZ-a ni jedan drugi klub nije raspravljao. Čude me kolege koji vrlo često tu drže neargumentirane lekcije o tome kakva je situacija makroekonomska danas u Hrvatskoj. I ja ću se sjetiti, evo kolega Hajdaš Dončić je bio tada član Vlade, ja sam bio predsjednik kluba najjače oporbene stranke i bilo je slučajeva u 2014. i 2015. gdje je Povjerenstvo za fiskalnu politiku koje nije imalo toliku neovisnost koliku ima danas iznijelo određene stavove o makroekonomskim pokazateljima i o provođenju fiskalnih pravila koje ... [[Govornik se ne razumije.]] ja moram reći iskreno i zato jesam apostrofirao i potpredsjednika Sabora koji je bio tada u Vladi koja se sigurno tada predstavnicima Vlade nisu sviđala jer su odstupala od onoga čak i što je Vlada napisala kao obrazloženje za izvršenje proračuna. Nama je tada to u oporbi itekako pogodovalo jer smo se pozivali na mišljenje Povjerenstva za fiskalnu politiku. I sad kada imamo priliku da raspravljamo o tome jer to povjerenstvo je izmjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti dobilo jedan veliki stupanj neovisnosti i kad mi kao saborski zastupnici imamo priliku raspravljati o imenovanju ljudi u tom tijelu, o tome što člankom 22., 23., i 24. se u zakonu propisuje što to tijelo treba raditi, vidi sto glasa glasa tu čuti nije. I to je ono što nije dobro. Nije dobro za nas saborske zastupnike i nije općenito dobro. Jer jučer kad smo raspravljali o jednoj tehničkoj promjeni Zakona o kreditnim institucijama čule su se razno razne priče. Kad nekome ne paše izvješće Državnog zavoda za statistiku što se tiče određenih makroekonomskih pokazatelja jer u tom trenutku je teško priznati da je netko nešto dobro napravio opet se to negira na određeni način. I gledajte sada, dođe izvješće o izvršenju državnog proračuna za 6 mjeseci, sastane se Povjerenstvo za fiskalnu politiku i za provođenje fiskalnih pravila i da svoje mišljenje koje može biti u skladu sa onim što je Vlada napisala ali isto tako može biti poprilično drugačije. Međutim, također kolegice i kolege, vrlo interesantna je odredba članka 24. stavka 1. citiram ga: „Ako Povjerenstvo u zauzetim stajalištima tijekom izvršenja zadaća iz članka 22. ovog Zakona ocijeni da postoji rizik od značajnijih odstupanja od ispunjenja fiskalnih pravila o tome sastavlja izvješće Povjerenstvo za fiskalnu politiku o postojanju rizika za ispunjenje fiskalnih pravila koje dostavlja Vladi. E sad gledajte, Vlada, stavak 2. Vlada je obvezna na prijedlog Ministarstva financija u roku od 45 dana od zaprimanja izvješća iz stavka ovog 1. članka očitovati se o postojanju rizika vezanih za ispunjenje fiskalnih pravila. Ako Vlada procjeni da postoji rizik od značajnijeg odstupanja od ispunjenja fiskalnih pravila obvezna je predložiti plan nužnih mjera. Kolegice i kolega ovo je izuzetno važna stvar. I ova odredba članka 24. stavka 1. i 2. govori kolika je važnost ovoga povjerenstva. Recite mi da li i jedno drugo tijelo ima ovakvu snagu. Pa čak niti nalaz državne revizije ako ga napravi nema ovakvu snagu da je Vlada dužna se očitovati i da u roku od 45 dana je dužna predložiti mjere. I dakle mi danas raspravljamo o imenovanju tih ljudi i nama to prolazi ovako. I to je, zato sam se i javio za pojedinačnu raspravu jer naprosto mislim da mi to kao saborski zastupnici moramo reći. Moramo reći da je ovo naše tijelo, saborsko tijelo, bez obzira što nije formalno saborsko radno tijelo od, ove izmjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku će biti profesionalac, zapravo treba biti profesionalac, nažalost nismo ga uspjeli izabrati. Dakle biti će zaposlenik tu i oformiti će i stručnu službu koja će ga opskrbljivati. A ove kolege koje mi danas, što je kolegica Perić u ime Odbora za financije predložila koje imenujemo oni nisu profesionalci, oni rade u nekakvim eminentnim financijskim institucijama i oni će biti članovi tog povjerenstva. Ali ponoviti ću ono što sam već rekao, u zakonu stoji da ne smiju iznositi stavove tijela od kojega dolaze nego naprosto moraju iznositi stručne stavove. I zato kolegice i kolege podržavam ovaj prijedlog, možda smo napravili jednu nespretnost, ja to moram sada reći ovdje kao i član Odbora za financija i kao na kraju krajeva ministar koji je prvi donio Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2010. godine da smo možda malo nespretno ocijenili ovu odredbu oko imenovanja predsjednika povjerenstva jer dva provedena natječaja nažalost nam ukazuju da smo tu možda morali ići sa upitom prema nekakvim institucijama da se predloži nekakav kandidat. Jer ponavljam, ako dobijete ljude sa Ekonomskog fakulteta, sa Ekonomskog instituta i sa drugih takvih institucija onda čelni čovjek povjerenstva mora biti bar za što bi se reklo nijansu stručno potkovaniji i kvalitetniji da bi mogao sva ta mišljenja, razmišljanja i promišljanja zajedno sa stručnim službama sublimirati i poslati Hrvatskom saboru, zastupnicima al ako se postave značajnija odstupanja kao to što se to naznačava u čl. 24. st. 1. i st. 2. od provođenja fiskalnih pravila tražiti od Vlade da predloži i određene mjere, zato kažem tu su možda napravili jednu nespretnost hireći kao nekakvoj velikoj neovisnosti, ali isto tako zaboravili smo da je RH mala zemlja i da ima malo stručnih institucija i da sa ovim poslom se bave ljudi isključivo u HNB-u, u Ministarstvu financija u Sektoru za makro ekonomske analize, na Ekonomskom institutu ili možda još negdje Institutu za javne financije i još možda u nekoj takvoj instituciji i otuda može isključivo doć taj predstavnik. Dakle, i završit ću s tim, ovo je po meni izuzetno važno tijelo za HS, za zastupnike u HS i jedan stručni korektiv onoga što napiše Vlada jer oni trebaju gledati onako kako je, Vlada nekada neke stvari što je normalno želi uljepšati, al oni su ti koji saborskim zastupnicima, to sam već rekao kojima to nije usko područje, daju određene smjernice kakav je proračun, kakvo je izvršenje proračuna i u kojem smjeru ide kompletno javne financije u RH. Osobno podržavam imenovanje ovih predstavnika, iskreno se nadamo da ćemo naći i kvalitetnu osobu za predstavnika povjerenstva za fiskalnu politiku.

Hvala potpredsjedniče. Kolega Šuker, evo drago mi je da ste napomenuli u svojoj raspravi da ste se uopće javili za raspravu, da ste napomenuli kolko je i bitan Zakon o fiskalnoj odgovornosti, al kolko je i bitno ovo povjerenstvo i zašto uopće nema rasprave, evo drago mi je da ste ih potaknuli, evo i moga prof. Grčića da će se javit i da će malo otvorit raspravu jel mislim da kada pogledamo i same ove članove povjerenstva i ovo što ste dobro napomenuli, a to je čl. 22. zakona i same njihove zadaće, što će sve razmatrati, na što će davat svoje preporuke, svoja mišljenja i kada vidimo ova imena i evo šteta što možda nismo malo ono što se kaže razglabali pojedinačno o svakome ovome predstavniku i kolko će on doprinijeti ovom tijelu i kolko je ono bitno i kolko će bit zanimljivo isčitati poslije njihova mišljenja i preporuke tijekom ovih 5.g. Kolega Bačić, na Odboru za financije itekako razmatram svaki pojedini kandidat koji je odbor predložio. Mi smo imali recimo od predstavnika institucija, evo i kolega Grčić je bio na tom odboru, sa nekoliko fakulteta, itekako smo odvagivali prvo da gledamo i teritorijalno što je vrlo bitno, a isto tako i da gledamo koliko je koja katedra da tako kažem snažna na kojem fakultetu za imenovanje tih ljudi. Međutim, ovo je definitivno tijelo koja je podloga saborskim zastupnicima i jedina kvalitetna i ispravna za raspravu o državnom proračunu. Nakon mišljenja Povjerenstva za fiskalnu politiku oko provođenja fiskalnih pravila i oko makro ekonomskih pokazatelja, mislim da nitko više u ovoj sabornici nema pravo iznositi nekakve svoje stavove, mislim ima pravo iznosit svoje stavove, al ne može izlaziti sa brojkama koje nisu potkovane na nikakvom činjeničnom stanju osim sa silnom željom za politikanstvom. Poštovani kolega Šuker, dobro da ste istaknuli koliko je važnost ovog povjerenstva i koliko je malo zainteresiranih za raspravu o tome jer uvijek se kaže dobro je sve kad je dobro, a kad dođe do nekih poremećaja onda se uvijek traže neki pojedinačni krivci. Ovo je tijelo, treba još jedanput istaknuti, koje ima dakle 6 članova koji su predstavnici institucija i sedmi je, to je predstavnik povjerenstva, koji je prvi put sad sa novim zakonom se treba izabrati na natječaju koji mora biti, ono što ste rekli, nezavisni stručnjak koji će sublimirati sve ono što ovi članovi kao eminentni stručnjaci budu vidjeli i prepoznavali da postoji eventualno nekakvih anomalija i koji će onda to Da, kolegice Perić dobro ste primijetili, dobro je kad je dobro, a kad nije dobro onda je to, pa upravo Zakon o fiskalnoj odgovornosti donesen je u godini kad je ekonomska kriza i financijska kriza u RH bujala, sa jednim osnovnim ciljem da se poveća odgovornost korisnika državnog proračuna. U prvoj odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti je bilo da proračunski čelnik proračunskog korisnika koji prekorači poziciju, a nije za to pitao suglasnost Vlade i predsjednika Vlade i nije zatražio rebalans proračuna, dužan je svoj mandat ponuditi na raspolaganje. To je upravo zbog toga da se osnaži odgovornost onih koji koriste proračunska sredstva. Kako je ekonomska kriza prolazila, kako je RH se popravljala u makro ekonomskim pokazateljima, tako je Zakon o fiskalnoj odgovornosti naprosto tražio neke druge stvari i na kraju u konačnici je došlo do i osnivanja ovoga neovisnoga tijela, ponavljam, čiji uradak, čije štivo bi trebala biti itekakva podloga [[Upadica: Hvala vam…]] saborskim zastupnicima u kolega Šuker. Slijedeća pojedinačna rasprava kolega Grčić Branko, izvolite kolega Grčić. Kolegice i kolege, dakle ova tema definitivno jeste vrlo važna, možda ne u ovom trenutku 7 dana prije godišnjih odmora, ali na jesen će bit itekako važna, u onom trenutku kada budemo govorili o novom proračunu i projekciji naravno proračuna za jedno malo dulje razdoblje, trogodišnje razdoblje, tada će opet doći u fokus rasprava o tome koliki su rashodi državi, da li su premali, da li su preveliki, kakva je dinamika njihovog rasta, što je sa prihodima, koliko je porezno opterećenje, da li je preveliko, treba li smanjiti to porezno opterećenje, kakav će novi odnos prihoda i rashoda biti, kako će to djelovati na javni dug, to su ključna pitanja zapravo kojim bi se trebalo baviti i ovo povjerenstvo i ovi, po mojoj procijeni, kompetentni ljudi koji se ovdje predlažu u samom povjerenstvu, dakle tu se apsolutno slažem sa kolegom Šukerom, složili smo se i na odboru, ovo jesu nama već poznata imena nama koji se bavimo ekonomijom i financijama i to su ljudi koji mogu odgovoriti ovog zadatku. Ono što se također očekuje u narednom razdoblju jeste imenovanje predsjednika povjerenstva i tu zaista za sada nemamo kao što vidimo konačno rješenje s obzirom da je tu, ja bih rekao, došlo do ovog problema o kojemu je kolega Šuker govorio da je teško naći zapravo čovjeka profesionalca koji bi za nešto manju plaću ili manju od saborskih zastupnika radio posao da bude predsjednik jednog povjerenstva u kojemu su vrlo, vrlo kvalificirani ljudi, to znači da i taj predsjednik mora biti vrlo, vrlo kvalificirani čovjek. I zaista će biti to teško odraditi do kraja, teško će biti naći takvog čovjeka. No to je, kažem, evo kolega Šuker već rekao, ja se apsolutno s njim slažem, nadam se da ćemo iznaći određeno rješenje, dakle taj profesionalni angažman na neki način je i limit u ovom definiraju predsjednika povjerenstva kao prvog među jednakima. Ono što bih htio još reći u kontekstu same priče o fiskalnoj odgovornosti, dakle, kao što sam rekao, ona se bavi sa 3 ključna fiskalna pravila ili 3 ključne stvari koje su predmet razmatranja povjerenstva fiskalne odgovornosti. To su tzv. strukturni saldo, fiskalni saldo, to su, naravno rashodi prije svega i njihova kontrola u smislu povećanja rashoda koji ne bi smjeli preći granicu rasta BDP-a u godini u kojoj se projiciraju ti rashodi. Jednostavno, to je jedna logika koja osigurava određenu stabilnost, fiskalnu stabilnost i naravno, tu je pitanje dinamike javnog duga. Ovo treće pitanje posebno nam je interesantno u kontekstu ove priče koju vodimo zadnjih tjedana i mjeseci, a to je priča o ispunjenju kriterija za uvođenje eura u Hrvatskoj, eura, dakle ulaska u Eurozonu. Kao što znate, mi smo, odnosno HNB i Vlada su poslali tzv. pismo namjere o ulasku u, prije svega u RM2 mehanizam, a onda i u Eurozonu i obvezali su se na mnogo toga što bi trebalo u međuvremenu napraviti, dakle, prije svega, tih 19 mjera strukturnih reformi koje se traže da bi se još ovo stanje koje je u gospodarstvu još uvijek fragilno, dakle gdje je zapravo smo na neki način osjetljivi na mnoge stvari i na mnoge promjene interne i u našem okruženju, da se te stvari, ja bih rekao stabiliziraju u ovom prijelaznom razdoblju i da se ta otpornost gospodarstva na moguće šokove apsolutno smanji. U tom kontekstu je naravno i pitanje upravljanja javnim financijama koje jako o tome ovisi. Pitanje poreznog opterećenja i s druge strane, ono što je rezultirajuća neka varijabla, a to je dinamika javnog duga. Htio bih reći tu jednu tezu koja koju sam već i javno izrekao i mislim da bi Vlada morala o tome voditi računa, a to je da je po svim procjenama u ovom trenutku porezno opterećenje u Hrvatskoj izuzetno još uvijek veliko. Dakle, unatoč 3 kruga poreznog rasterećenja, što Milanovićeve Vlade, što HDZ-ovih Vlada, to opterećenje i dalje je visoko, a najbolji pokazatelj toga je da su porezni prihodi u ove 3 godine zadnje rasli gotovo 11 milijardi kuna u apsolutnom iznosu. Znači, bez obzira na porezna rasterećenja u ukupno porezno opterećenje je još uvijek visoko i ukupni porezni prihodi kao posljedica toga su jako, jako veliki. Tu je taj prostor o kojemu treba razmišljati kada je riječ o rasterećenju građana i rasterećenju poduzetništva od tog velikog poreznog tereta, a kako bi mogli lakše disati. Da bi građani dobili veće plaće, veća primanja i isto tako, da bi gospodarstvenici mogli dati te veće plaće, dakle lakše je povećavati plaće, posebno u uvjetima kada ljudi zbog, između ostalog i relativno niskih plaća odlaze iz Hrvatske, prema tome, treba se naći okvir i treba se naći načina da se ide u novi val poreznog rasterećenja. Ono što smo ovih dana isto praktički naglašavali, više nego ikada jeste situacija u turizmu. Dakle, mi imamo određenu promjenu trendova u turizmu, nemamo više onaj rast niti očekujemo ove godine onaj rast koji smo imali zadnjih nekoliko godina. Neću govoriti sad iz kojih razloga, puno toga je pomoglo, i ono što se događalo u našem okruženju, posebno na Mediteranu. Dakle u ovom trenutku taj važan gospodarski sektor se suočava sa novim izazovima pa bi i tu trebalo na neki način promišljati novo porezno rasterećenje i omogućiti turističkom sektoru da više plati ljude koji tamo rade, dakle da poveća plaće, ali i da investira. Jedna teza ovih dana vrlo važna jeste da se onaj dio turističkog sektora u kojemu se intenzivno ulaže, zapravo ima i dobre pokazatelje čak i ove godine. A tamo gdje se ne ulaže i tamo gdje su relativno zastarjeli kapaciteti, gdje nema novih usluga, nove ponude, tamo su rezultati nešto lošiji. I o tome treba voditi računa, treba voditi računa i o tome da je PDV na turistički smještaj kao i PDV u ugostiteljstvo, evo, danas su ovdje ljudi ispred Sabora, dakle, ljudi iz cehova ugostitelja na to još jednom upozorili, a mi u SDP-u to praktički mjesecima upozoravamo, dakle upravo zbog činjenice da u RH su i jedna i druga stopa jedna od najviših u Europi i najviša na Mediteranu, turističkom Mediteranu, da je sada vrijeme da se ozbiljno razmisli da se u novom valu poreznog rasterećenja upravo porezno rastereti taj sektor kako bi mu se pomoglo da se dalje stabilizira i da izbjegne ove trendove koji se sada očituju u smirivanju uzlaznih trendova, a kažem evo u dijelovima sezone čak i određenim rupama, srpanjska rupa se spominje, prema tome moramo vodit računa da im olakšamo poslovanje i da ih potaknemo s druge strane da opet investiraju. Sve to naravno imat će posljedice i na proračun, sve to imat će posljedice i na dinamiku daljnjeg smanjenja javnog duga. Ja sam neki dan direktno u dijalogu i u raspravi sa ministrom financija to rekao, dakle za sada Vlada se poprilično koncentrirala na to da ubrzano smanjuje javni dug kako bi se u ovom razumnom roku od 2-3.g. doveli u situaciju da je ispunjen fiskalni kriterij za ulazak u Eurozonu. Ja bih rekao da tu treba naći jedan zdravi balans, da moramo ići u porezno rasterećenje, ono će dakle nešto smanjiti prihode države i ja bih rekao usporiti dinamiku rasta suficita proračuna odnosno smanjenja javnog duga, ali s druge strane će u gospodarstvu nadam se proizvesti određene pozitivne efekte koji će se za godinu, dvije, tri itekako vidjeti u opet povećanim poreznim prihodima, ne zato što su stope velike nego zato što je gospodarstvo ojačalo. Kolega Grčić, kad ste se dotakli visokog poreznog opterećenja onda ste trebali još otić dva koraka u raspravi, pa reći da je to jedan veliki strukturni problem i prihodovne i rashodovne strane proračuna. S jedne strane prosječna plaća je opterećena porezom samo negdje 7-8%-tnih poena, a 92, '3%-tna poena je opterećenje doprinosima, a istovremeno ti doprinosi na rashodovnoj strani kad ih pogledate u odnosu na prihodovnu stvaraju godišnji minus u proračunu od 20 milijardi kuna. Druga stvar, sjećate se kad se pokušalo te doprinose dirnuti, korigiralo se to sa ukidanjem diferencirane stope u turizmu i tada je počeo nered sa tom diferenciranom stopom, ona je uvedena 2005.g. kao model za poticaje i investicije u turizmu i to je tako i bilo.

Pa u većini onoga što ste rekli, dakle slažem se, to je jedna kronologija događanja, bilo je uspona i padova, kao što je recimo naše smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu 2013.g. sa 25 na 13% gdje je studija koju je HGK napravila vrlo jasno dokazala i pokazala da u iduće 2.g., samo u iduće 2.g., dakle 2014. i '15-ta investicije su porasle sa milijardu i po na 3 i po milijarde kuna u ugostiteljskom sektoru, prihodi su porasli sa 4 na 8,1 milijardu kuna, dakle udvostručili su se prihodi u tom sektoru, broj zaposlenih je porastao sa 30 000 na 50 čak tisuća, a taj sektor generalno koji je do tada poslovao s minusom, pretvorio je to u iduće 2.g. u plus u nekih 250 milijuna kuna konsolidiranog [[Upadica: Hvala vam]] [[Govornik se ne razumije]] Prema tome, učinci su ostvareni. Kolega Grčić da jako je važno pratiti sve ono što se događa, ali ne smijemo zaboraviti da javni dug je sada trenutno na kraju 2018. bio 74,5% BDP-a, što je u odnosu na prethodne 3.g. čak smanjenje za 9%-tnih poena, dakle izuzetno veliki brzi trend pada duga u odnosu na BDP što itekako treba priznati da je ova politika Vlade i svi drugi makro ekonomski pokazatelji i okruženje pada kamatnih stopa itd., zapravo proizašlo da imamo jako dobre pozitivne rezultate i višak u državnom proračunu. Dakle, apsolutno se slažem. Dakle, inače u okviru dosta skromnih rezultata ove Vlade fiskalna sfera je vjerojatno nešto gdje je napravljen određeni pomak i upravo o tome sam ja i govorio, ja čak mislim da je dinamika smanjenja javnog duga prebrza u smislu da je taj fiskalni cilj previše naglašen, a da se s druge strane primjećuje da je opterećenje porezima preveliko. Prema tome, možda na uštrb jednog usporenijeg smanjenja javnog duga treba ići na novo porezno rasterećenje i ja tvrdim da bi se u nekoliko idućih godina zbog tog poreznog rasterećenja vrlo brzo vidio pozitivni efekt u prikupljanju ukupne mase poreza i sa nižom stopom, to je moja teza, prema tome mi se u principu slažemo [[Upadica: Hvala]] oko ove fiskalne Kolega Grčić, jasno da se svi slažemo oko toga da treba rasteretiti naše građane porezima, ali to znate da u zadnje vrijeme je to u stvari uglavnom na uštrb jedinice lokalne samouprave i gradova i općina. Na drugu stranu, gradovi i općine nemaju dovoljno novaca da bi rješavali svoju infrastrukturu, da bi poboljšavali kvalitetu života naših građana, vrtić i školu, sve to ovisi o lokalnoj zajednici. Pa sad evo jednostavno taj model moramo isto i moramo u taj dio zagrepst kako riješiti porezno rasterećenje građana, a da opet jedinice lokalne samouprave imaju dovoljno fiskalnih kapaciteta da mogu rješavati problematiku naših građana. Samo da napomenem da u RH svega 17% novaca se troši u lokalnoj samoupravi a puno toga ovisi kvaliteta života ovisi o gradovima i općinama u konačnici i odlazak naših mladih ljudi zbog toga što nemaju dovoljno dobar, kvalitetan Dakle želim naglasiti u tom smislu vrlo jasan stav nas u SDP-u koji smo predložili da se ide u novo rasterećenje u smislu da se povećaju plaće, na način da se smanji, odnosno pardon poveća porezni odbitak sa 3800 na 5000 kuna. To zaista ide na teret lokalne samouprave ali, ali mi smo istovremeno predložili i premijeru preporučili, nemojte dirati PDV opću stopu. Nemojte je smanjivati sa 25 na 24% jer to zaista nikome ništa neće donijeti, to će se tako raspršiti u sustavu da nitko zapravo neće prepoznati korist od toga nego te 2 milijarde kuna kompenzirajte jedinicama lokalne samouprave, taj manji prihod koji će ostvariti nakon povećanja plaća uz novi porezni odbitak. Kolega Grčić, dobro ste rekli da gospodarstvo RH očekuje daljnje porezno rasterećenje jer evo i u procjenama za sljedeću godinu oni kažu da će doći do usporavanja gospodarskog rasta i usporavanja stopa rasta BDP-a na nekih 2,5% i bez novog poreznog rasterećenja neće biti gospodarskog rasta.

Poreznom reformom gdje je smanjen PDV na prehrambene artikle, ja sam ovdje i ... [[Govornik se ne razumije.]] zakon, rekao da neće se postići efekti, evo sad podaci ukazuju na to da veliki broj naših sugrađana odlazi kupovati prehrambene artikle u susjednu Bosnu, Srbiju, događa se ogroman odljev novca iz RH. A stope PDV-a treba onda korigirati na način da budu atraktivne za naše građane u Hrvatskoj a ne da se taj novac prelijeva u BiH i u Srbiju.

Molim predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu gospođu Vesnu Bedeković da dodatno obrazloži prijedlog odluke. Izvolite kolegice Bedeković. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Dakle pred nama je prijedlog Odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Poslovnika Hrvatskoga sabora a u svezi sa odredbom članka 11., stavka 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Dakle, sukladno tome, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora podnio je Saboru prijedlog Odluke o dakle imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kojom se dakle za predsjednicu Nacionalnog vijeća imenuje pro.dr. Mirjana Polić Bobić. Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju prof.dr. Vlasta Ilišin, prof.dr. Mladen Šolić i prof.dr. Ljiljana Kaliterna Lipovčan. Zatim za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se prof.dr. Damir Magaš, akademik Ivica Kostović, prof.dr. Damir Agičić i prof.dr. Mirjana Polić Bobić. Za člana Nacionalnog vijeća iz reda predstavnika gospodarstva imenuje se prof.dr. Zdravko Tolušić, za člana Nacionalnog vijeća iz reda predstavnika poduzetništva imenuje se dr. znanosti Gojko Ostojić a za člana Nacionalnog vijeća kao predstavnika reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju imenuje se dr. znanosti Petar Pervan. Sam sastav Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj propisan je odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojemu Nacionalno vijeće ima predsjednika i 16 članova od kojih su 4 znanstvena savjetnika u trajnom zvanju zaposlena u znanstvenim institutima, 7 redovitih profesora u trajnom zvanju, 2 profesora visoke škole te 2 osobe iz područja gospodarstva i 2 osobe iz područja poduzetništva. A u radu nacionalnog vijeća sudjeluje i predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju bez prava odlučivanja. U smislu odredbe članka 11. stavka 1. i 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju predsjednika i članove Nacionalnog vijeća imenuje Hrvatski sabor a na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i to na način da svake dvije godine imenuje po 8 članova nacionalnog vijeća a predsjednika svake 4 godine.

S obzirom da je predsjedniku iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju i dijelu članova Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj istekao mandat, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u ime Vlade RH javni poziv za predlaganje kandidate za članove Nacionalnog vijeća. Na javni poziv je pristiglo ukupno 40 prijedloga, za kandidate i članove odnosno 8 članova Nacionalnog vijeća i predsjednika od kojih 2 kandidata nisu udovoljavali uvjetima javnog poziva. U postupku samom, dakle izbora kandidata i predsjednika, za predsjednika i članove Nacionalnog vijeća sudjelovalo je ukupno 14-ero kandidata za izbor predsjednika, 13-ero kandidata iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 19 kandidata iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju, 1 kandidat iz reda osoba iz područja gospodarstva, te 2 kandidata iz kategorije poduzetništva. U raspravi u svezi izbora kandidata za člana Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz redovitih profesora u trajnom zvanju, članovi odbora primjenjujući dosadašnju praksu prilikom izbora predsjednika i članova utvrdili su jednoglasno sa 7 glasova za da se izabrana predsjednica prof. dr. Mirjana Polić Bobić ujedno predlaže i za članicu Nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju. Jednako tako, u raspravi je utvrđeno da se kao predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju imenuje predloženi kandidat dr. Petar Pervan.

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju utvrdio jednoglasno, dakle prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i u tom smislu dakle Odbor za obrazovanje i znanost i kulturu kao predlagatelj poziva sve zastupnike i zastupnice da prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prihvate.

Hvala vam lijepo. Evo, ja ću samo možda nekoliko riječi o tome kada je i kako je konstituirano Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Dakle, ono je u ovakvom obliku u kakvom ga imamo i danas konstituirano na temelju izmjena Zakona o znanosti i visokom obrazovanju iz 2014.g. i to na način da je preuzelo obveze dotadašnjeg Nacionalnog vijeća za znanost, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Vijeća za nacionalni i inovacijski sustav i tehnologijskog vijeća, dakle sublimiralo se ta 4 vijeća iz kojih je evo nastalo nacionalno vijeće o kome danas raspravljamo i time dakle sukladno izmjenama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju iz 2014.g. ovo nacionalno vijeće dobilo je veću odgovornost za usmjeravanje i praćenje visokog obrazovanja, znanstvene djelatnosti i inovacijskog sustava u RH pri čemu mu je smanjen opseg zadaća koje su administrativne naravi, a istovremeno mu je povećana uloga u donošenju i usmjeravanju javnih politika u visokom obrazovanju u znanosti i tehnologiji i u tom smislu Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj sukladno zakonu je zapravo najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti iz sustava znanosti i visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u RH, a njegov djelokrug rada i nekakve osnovne zadaće su prije svega da raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost, te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđivanje, zatim predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, daje suglasnost na uvjete rektorskog zbora, vijeća, veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno nastavnih, umjetničko nastavnih i nastavnih zvanja. Jednako tako prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja i polja, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća, matične odbore za pojedina polja, zatim utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno nastavna i umjetničko nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće sukladno dakle zakonu. Zatim između ostalog utvrđuje uvjete koje trebaju ispunjavati znanstvene organizacije i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko nastavnih zvanja u skladu s ovim dakle sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju. Jednako tako ono što je bitno napomenuti ovo vijeće donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje Ugovora o radu nakon 65.g. života, jednako tako propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstveno nastavna, umjetničko nastavna, nastavna i stručna radna mjesta. Također je bitno naglasiti da ono predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i daje mišljenje o osnivanju znanstveno tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara, predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i naravno ono što je bitno predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog podmlatka, predlaže i potiče mjere vezane za policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u RH i predlaže HS isto tako i strateške dokumente pogotovo recimo primjerice dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta i naravno razmatra, daje svoje mišljenje o svim važnim pitanjima vezanima za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH. Kao što sam već rekla sam sastav nacionalnog vijeća propisan je odredbom čl. 9. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ono samo ima predsjednika i 16 članova od kojih su 4 znanstvena savjetnika u trajnom zvanju zaposlena u znanstvenim institutima, 7 redovitih profesora u trajnom zvanju, 2 profesora visoke škole, 2 osobe iz područja gospodarstva i 2 iz poduzetništva a u radu Vijeća sudjeluje i predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju i to bez prava odlučivanja. Sam mandat dakle predsjednika i članova Nacionalnog vijeća traje 4 godine a člankom 11. stavkom 1. zakona propisano je da članove Nacionalnog vijeća i njihove predsjednike imenuje Hrvatski sabor i to na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora vodeći pri tome računa o zastupljenosti predstavnika iz područja znanosti i umjetnosti kao i zastupljenosti znanstvenika iz gospodarstva. Sukladno članku 11. stavku 2. zakona bitno je naglasiti da Hrvatski sabor svake 2 godine na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu imenuje po 8 članova Nacionalnog vijeća dok predsjednika Navedenog tijela Sabor imenuje svake 4 godine. I s obzirom da je dijelu članova i predsjedniku istekao mandat, dakle 8-mero članova kojima je mandat trajao 2 godine i predsjedniku kojem je mandat trajao 4 godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ime Vlade RH objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za članove ovog Nacionalnog vijeća. Dakle već sam u uvodno napomenula da je na javni poziv bilo pristiglo 40 prijedloga, 2 kandidata pri tome nisu udovoljavali uvjetima i u postupku samog izbora sudjelovalo je ukupno 14.-tero kandidata za izbor za predsjednika, 13 kandidata iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 19.-tero kandidata iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju i 1 kandidat iz područja gospodarstva i 2 iz područja dakle poduzetništva i ovaj 1 kandidat dakle koji je predložen od strane sindikata. I dakle s obzirom da je Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj sukladno zakonu najviše stručno tijelo koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u RH i naravno ima značajnu ulogu u donošenju i usmjeravanju javnih politika u visokom obrazovanju, u znanosti, u tehnologiji. A i naravno s obzirom na to da svi predloženi evo imenovani kandidati posjeduju i stručne i znanstvene a i akademske kvalitete potrebne za obavljanje svih zadaća iz djelokruga rada Nacionalnog vijeća Klub zastupnika HDZ-a podržati će Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u tekstu kako ga je predložio predlagatelj odnosno Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora. Izvolite kolegice Glasovac. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege.

Čestitam im i očekujemo kao Hrvatski sabor od njih da će svoju dužnost obavljati časno. Ono kome ne mogu čestitati je HDZ i vladajuća koalicija zbog traljavog, pretraljavog načina na koji je došlo do izbora članova Nacionalnog vijeća u znanosti, visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju. I to iz dva ključna razloga. Prvi razlog je taj, da vam je trebalo godinu i pol dana od objave javnog poziva za članove do dolaska pred ovaj Hrvatski sabor. Godinu i pol dana, ovo bitno, ključno tijelo za razvoj hrvatske znanosti bilo je u nekoj vrsti pat pozicije i nije radilo u punom sastavu samo zbog traljavosti vladajuće većine, znači HDZ-a s njegovim koalicijskim partnerima. Vlada RH je 14. lipnja 2018. godine u Hrvatski sabor Odboru za obrazovanje, znanost, kulturu i znanost uputila listu kandidata za predsjednika i članove Nacionalnoga vijeća. Ali nije tu kriva predsjednica gospođa Vesna Bedeković što nije sazivala sjednicu odbora i provela izbor, ne u pozadini su rovske bitke među koalicijskim partnerima koji se godinu dana nisu mogli usuglasiti i dogovoriti oko kandidata koje će predložiti odnosno kojima će ići njihovi glasovi u tajnom glasovanju. Ja ne kažem da su ovi kandidati loši, vrlo rijetko se događa da u tjanom glasovanju bez da se dogovara iznad ili ispod stola vladajuća većina i manjina mi smo u zapravo nekih 70% ovih ljudi koji se danas predlažu u Hrvatskom saboru mi smo tajno bez dogovora kao opozicija glasali za iste kandidate kao i pozicija. Znači ovdje je bilo kvalitetnih ljudi koji su prepoznati i s jedne i s druge strane. Međutim, nije dobro i nije u redu da vladajuća većina da joj treba toliko dugo da se pusti bijeli dim i da se dogovore oko naizgled banalnih stvari ali jako bitnih tijela. Ja ću vas podsjetiti Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, znači ovo je Nacionalnog vijeće za znanost, tehnologiju i visoko obrazovanje, ključno tijelo koje treba imati itekako upliva u reformu obrazovanja, u sve ono što se događa u u obrazovnom sustavu do ovog visokog obrazovanja ne postoji. Tu se još niste dogovorili, 2,5 g. onemogućili ste rad ključnog tijela, Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje jer oni nemaju kvorum, isto se nakon 2 g. treba birati jedan dio članova, 2,5 g., to još čekamo, to još nije došlo isto jer se svađate međusobno, ne možete se dogovorit, ne možete se usuglasiti. Znači, svaka čast ovim ljudima, konačno, kažem usuglasili smo se a da nismo ni znali oko velikog broja ovih ljudi međutim način na koji radite je način koji je traljav, na koji se ponavljam, već milijun puta za vaš rad imam jedan opis, tako se ne vodi ni kućni savjet a kamoli država. I druga stvar, dakle za ovaj dio gđa. Bedeković nije kriva međutim za ovaj drugi dio, ona je sad nama tu prezentirala poprilično iscrpno kako je tijekao sam postupak, citirala nam je iz Zakona o ovlasti nacionalnog vijeća pa koliko je pristiglih kandidatura, pa koliko smo izabrali međutim iz ovog zapisnika odnosno iz obrazloženja, pa ni iz njenog obraćanja, vi saborski zastupnici niste dobili, dobili ste dojam zapravo stekli da je ovo sve prošlo ovako glatko jer provedeno je tajno glasovanje, izabrani su ovi kandidati međutim to baš i nije tako. Mi smo proveli tajno glasovanje, međutim mi smo se našli u jednoj situaciji koja je apsurd jer da biste, vi birate znači predsjednika nacionalnog vijeća i birali smo 8 članova odnosno članica nacionalnog vijeća po posebnim kategorijama kako zakon propisuje. Međutim apsurdna je situacija da mi danas zapravo sukladno pravilima po kojima biramo, imamo predsjednicu nacionalnog vijeća koja nije dobila, nije izabrana u nacionalno vijeće jer nije dobila dovoljan broj glasova odnosno bila je zadnje rangirana, kao 4. iz ove kategorije ali je isti broj glasova dobila kao i drugi kandidat koji danas ovdje nije na popisu. Znači je li normalno da mi u ovakvom sustavu glasovanja, tajnog glasovanja gdje odjednom birano predsjednicu i članove, hipotetski se može dogodit a nama se najgora moguća situacija i dogodila, da vama za predsjednika koji mora biti iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju, bude osoba, dobije dovoljan broj glasova da bi bila predsjednica ali ne dobije dovoljan broj glasova da bi bila članica i to je jedna suluda pat pozicija i propozicije izbora treba mijenjati. Ili treba prvo u prvom krugu birate članove i članice nacionalnog vijeća a onda iz njihovih redova kao što to i mora biti tako, ne može biti predsjednik nacionalnog vijeća netko tko nije izabran za člana odnosno članicu, treba biti biran drugi ali tu se dovodi u pitanje onda stavljamo li u nepovoljniji položaj druge kandidate koji su se kandidirali za predsjednike nacionalnog vijeća a nemaju niti onda mogućnost biti birani za to jer nisu prošli ovaj prvi korak ili moramo naći neki drugi model ali ne smije nam se više dogoditi ovo da nama za predsjednicu nacionalnog vijeća bude de facto birana osoba koja nije dobila većinu da bi ušla u sam sastav nacionalnoga vijeća.

Izvolite, kolega Čuraj. Ja ću vrlo kratko, mislim da što se tiče uvodnog djela i u ime predlagatelja i u ime kluba HDZ-a i kolegica je kolegica sve rekla, dakle danas ovdje biramo članove najviše zapravo stručnog tijela koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i općenito sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja. Dakle, otprilike 22 bitne stavke kojima se oni bave. Drago mi je da naravno mogu prihvatiti dio kritika što se tiče dugotrajnosti ovog postupka no ako je ono dovelo do toga da se u više od 70% kandidata slažu svi članovi odbora pa vjerojatno pa vjerojatno onda se to preslika i na veliku većinu ovdje u Saboru onda ajde to je nekakva satisfakcija da se taj posao i dobro napravi što se tiče same odluke, dogovora, razgovora odnosno ovim konkretno samog odabira tih ljudi i tu se možemo svi zajedno složiti. Što se tiče bitnosti, naravno da je tijelo izuzetno bitno, naravno da će ono doprinijeti i odličnom poslu koji se radi u zadnje 2 g. i isti taj unaprijediti, poboljšati i mislim da podići još jednu stepenicu više odnosno jednu višu brzinu jer moramo napomenuti da u zadnje 2 g. gotovo 3 milijarde kuna je povučeno odnosno osigurano iz europskih fondova upravo za sustav znanosti i obrazovanja kroz sve one priče o reformi naravno i reformama i strukovnog obrazovanja, naravno i cjelokupnoj reformi i svih nastojanja i rada Ministarstva znanosti kao matičnog ministarstva. Ono što je u izboru možda ovdje apostrofirano kao jedan dio koji je nastala nedoumica, to je zato što je prema postojećem pravilniku i zakonu, mi imamo točno određeni broj članova koji biramo i ne predsjednik ovoga tijela se ne bira iz redova članova, dakle nije pretpostavka da mora bit član da bude predsjednik jer za to je to posebno navedeno u natječaju dokumentacije da su se ljudi posebno kandidirali za predsjednika i on se posebno birao, dakle nije se čekao prvo izbor članova, pa se onda između njih birao predsjednik nego je bio poseban natječaj za predsjednika di su se ljudi posebno aplicirali i imali smo i posebno na listiću glasanje za predsjednika dok se još ništa nije znalo. I to je zapravo jedan problem proceduralni u kojem smo mi svi odjedanput sve odrađivali i ono što se dogodilo je da je ajmo reć onako narodno teledirigirano koliko kandidata ispred koje institucije mora biti, sada da ne nabrajam sve te institucije, ali recimo iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju moraju biti 4, pa onda kad govorimo iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju zaposlenih u znanstvenih institutima moraju biti 3 i kad se dogodi da je predsjednik jedan izabran između nekog od tih i u ostalih dakle govorimo tu i vijeća za odnosno iz redova područja gospodarstva itd., onda je taj broj konzumiran i onda bi mi, dogodilo bi nam se zato što je taj postupak bio odjedanput da imamo jednog člana više od onog što zakon predlaže, to je nemoguće nego se zapravo onda samo idu onaj broj koji treba upraznit. Ako je predsjednica izabrana većinom apsolutno svih glasova za predsjednicu iz redova profesora u trajnom zvanju, redovnih profesora, onda ne možemo još dodatno 4 profesora tu birati, bez obzira bila ona tu ili ne.

Nisam se mislila javiti, al naprosto moram reagirati na ove logičke pogreške iznesene od g. Čuraja kad govorimo o konceptu izbora članova Nacionalnog vijeća u znanosti i visokom obrazovanju i tehnološkom razvoju, znači kolega Čuraj je rekao da predsjednik odnosno predsjednica nacionalnog vijeća ne mora biti birana odnosno ne mora biti član odnosno članica Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj [[Upadica: Dignite repliku molim vas, hvala]] znači [[Upadica: Replika ili?]] i onda nakon toga je rekao da smo mi po toj strukturi trebali birati 4 člana odnosno 4 članice iz redova predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju i to je točno. Međutim, tom analogijom da netko ne mora biti prije biran kao član odnosno članica nacionalnog vijeća, znači mi ili smo trebali glasati u dva kruga, u dva kruga, što nismo napravili i doveli smo se u situaciju da biramo predsjednicu koja nije s druge strane izabrana za redovite profesore u trajnom zvanju, al je ta 4-ta, ako biramo 4-ero redovitih profesora u trajnom zvanju onda njeno ime ovdje ne treba biti odnosno trebalo je ići u drugi krug i odlučiti tko će biti 4-ti član odnosno članica između nje i gospodina koji je dobio, ali mi smo izbor već bili proveli, to ne bi bilo prema drugim kandidatima da smo mi izabrali predsjednicu koja je dobila dovoljan broj glasova, izabrali smo članove ili članice, imali smo ovdje nekakvu koliziju odnosno jednak broj glasova i sad da smo mi išli u taj drugi krug, to ne bi bio postupak koji bi nas izvukao iz ove situacije, to sam samo htjela reći. Ne možete reći ona ne mora nužno biti birana iz redova članova ili članica, onda zašto ste je stavili na listić, okej, zašto ste je stavili na listić da ju biramo među članove i članice ako provodimo paralelni izbor. Mislim znate o čemu govorim i ja znam o čemu vi govorite i znamo da smo se vrtili u krug i da nije lako naći izlaz iz te situacije, uopće se čudim vama zašto niste rekli je imamo problem s načinom izbora i moramo ga mijenjati, nego uvjeravate kako je ovo dobar pristup, ovo nikako nije dobar pristup, može nas dovesti u glupe situacije kao što nas dovodi u glupe situacije da je netko biran za predsjednika odnosno predsjednicu, a da pri tom nije dobio dovoljan broj glasova da bi bio član odnosno članica odnosno uzeo je možda mjesto nekomu drugome. Bi li ta osoba mogla po vašoj logici, ako nije izabrana za članicu nacionalnog vijeća, biti na listiću za predsjednicu? Ne. A kako smo mi mogli znati uživa li ona povjerenje većinsko da bude birana u član, nismo mogli znati i našli smo se u ovakvoj suludoj zapravo situaciji. Ono što sam ja samo htjela apelirati u ime kluba ovdje na sve nas, a prije svega na vas jer ste dio vladajuće većine da nam ne valja posao koji se pokazao sad na najapsurdnijoj situaciji da imamo rupe u sustavu izbora i da bi ih u budućnosti trebalo izbjeći, ne iz njih izlaziti, o njima ovdje raspravljati, iscrpljivati ostale zastupnike nečim što uopće ne bi trebalo predmet rasprave na plenarnoj sjednici ali pitanje legitimiteta iznimno bitno i nije dobro da se na kraju krajeva i gđu. Polić Bobić dovodi u situaciju da je pitanje može li ona uopće biti izabrana za predsjednicu ako nije dobila većinu ovdje, ako nije dobila većinu ovdje, zašto je uopće bila na listi za izbor za predsjednicu ako predsjednik se bira iz redova članova koji su birani. To je bila moja intencija upozoriti na to jer ako biramo odvojeno predsjednika i članove onda nemojte stavljati da se bira četvero jer de facto mi smo birali ovdje 3 člana a ne 4 člana iz redova redovitih profesora jer ovaj jedan, ona jedna je predsjednik odnosno predsjednica i tu nešto mijenjati, to znate i vi, zna i gđa. Bedeković, znam i ja i nema potrebe da se ovdje nadmudrujemo oko toga i zato ste i napravili ovakav izvještaj, ni spomena o nego ste rekli da se kroz raspravu iskristalizira malo, još ne vidjeh takvu konstrukciju, odbor je ovlašten predlagati na temelju javnog glasovanja a još ne vidjeh konstrukciju u raspravi iz reda redovitih profesora u trajnom zvanju, primjenjujući dosadašnju praksu prilikom izbora utvrdili su jednoglasno pazite, sa 7 glasova za, tu nema opozicije jer smo mi napustili sjednicu, da se izabrana predsjednica ujedno predloži i za članicu nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju i u raspravi je utvrđeno da se kao predstavnik ... [[Govornik se ne razumije.]] dobro, kroz raspravu znači prijedlog odluke, znamo zašto je takva konstrukcija i ne bih dalje sada o tome, problem je i treba vidjeti kako ga u budućnosti riješiti, vjerojatno postoji nekakav način, možda s nekim drugim tijelima koja imaju sličnu ili istu analogiju. Dakle, moje konkretno ono što sam napomenuo i rekao je da ne možemo imat situaciju u kojoj biramo određeno broj ljudi a da nama se onda kroz izbore pojavi jedno više onoga što je birano. Dakle to je ono što se ovdje dogodilo, da zakon kaže da morate imati 4 predstavnika i redovitih profesora u trajnom zvanju i iako je predsjednik jedan od tih predstavnika, onda još tri bi trebali birati ne pet jer onda povećavamo ukupni broj izabranih a predsjednika se bira u odvojenim natječajima i ta ista osoba se javila na dva različita natječaja, jedno je za člana, jedno je za predsjednika i onda nam se zbilja događa ta situacija koja nije predviđena vjerojatno zakonski, to će trebat urediti ali ono što je poanta priče bila da imamo sada onako kako je zakonodavac predvidio, točan određeni broj ispred svakog ovlaštenog predlagatelja odnosno predstavnika u ovom novom vijeću i koji velikom većinom Točno, ne možemo imati izabran veći broj od onog koji se bira, znači biramo 9 i jedan do tih 9 postaje predsjednik, znači biramo 8 plus 1. Da bismo izbjegli upravo to cijelo vrijeme smo i tamo raspravljali, ako biramo 8 plus 1 odnosno 9, znači tom logikom jedan od njih mora biti predsjednik, mora bit od izabranih, mora biti od izabranih. Ako moramo birati 3 iz redova znanstvenih savjetnika, tako je propisano, ako moramo birati 4 iz redova redovitih profesora, ako moramo birati jednog iz gospodarstva i ako moramo birati jednog iz poduzetništva, to je 9. A 8 plus 1, znači netko od tih 9 mora biti predsjednik iz tih redova.

Prije svega iskoristila bih evo prigodu i naravno još jednom čestitala kako u ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu tako i u svoje osobno ime svim predloženim kandidatima za predsjednicu i članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i doista radi se vrlo kvalitetnim ljudima koji imaju evo sve kvalitete od stručnih preko znanstvenih do akademskih za obavljanje ovih važnih poslova. Cijenjeni kolege, molim vas, u ime predlagatelja, dozvolite pa možete malo kasnije, bez ljutnje, isprika. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Ne, ne ajde molim vas, možete kasnije, samo da kolegica završi. Dakle, još jednom hvala vam lijepo, iskrena evo čestitka. Ja ću samo pokušati vrlo kratko osim što ću zahvaliti i svim članovima odbora na konstruktivnoj raspravi kako članova odbora iz pozicije tako i iz opozicije i upravo se u toj konstruktivnoj raspravi koja je u nekom trenutku bila manje konstruktivna ali se pokazalo da se doista vrtimo oko istog problema i da doista imamo problem s izborom ovog jako, jako iznimno važnog tijela. Naime, ja moram naglasiti da je u samoj proceduri korištena potpuno ista praksa, potpuno na isti način oblikovan glasački listić za tajno glasovanje kao što je bila praksa pri zadnjem izboru a to je bilo 2014. g. kada je konstituirano nacionalno vijeće gdje je prof. dr. Ivo Družić kao predsjednik nacionalnog vijeća izabrani, bio u jedno i član iz redova redovitih profesora u trajnom zvanju a skrenut ću samo pozornost i to upravo da bi smo si u budućnosti olakšali po mom sudu, dakle uzrok ovakvim i sličnim nedoumicama, dakle Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i njegove izmjene iz 2014. g. upravo je na temelju tih izmjena između ostaloga i konstituiran ovakvo nacionalno vijeće kakvo imamo danas. Članak 9. zakona točno izrijekom govori tko su članovi nacionalnog vijeća i iz kojih kategorija. 4 znanstvena savjetnika u trajnom zvanju, 7 redovitih profesora, 2 profesora visoke škole, 2 osobe iz područja gospodarstva, 2 iz poduzetništva i plus predstavnik sindikata i vi sad kad to zbrojite, dobijete brojku od 17 ljudi plus 18. ovaj iz sindikata a da nigdje dakle u tom članku nije navedeno izrijekom tko je predsjednik, je li predsjednik iz redova i dolazi li predsjednik i treba li biti iz redova članstva, logika bi bila da je ali je nažalost članak formuliran tako da ostavlja prostor za interpretacije različite. Naglašavam, mi smo prilikom ovog izbora koristili praksu od prije 4 g. dakle potpuno istu praksu, potpuno istu proceduru, potpuno isti postupak. I ne vidim razlog da jedan postupak, jedna procedura koji je potpuno isti ali u svemu isti, prije 4 g, može biti pozdravljen i može se reći, da, ovo je u redu a sad nakon 4 g. kad smo iz dakle pozicije ušli u opoziciju, e sad odjednom procedura nije dobra. Dakle smatram da bi se kod idući izmjena i dobila ili ako bude donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ova odredba upravo vezana za nacionalno vijeće trebala detaljnije precizirati, dakle da bi se trebala formulirati na način da ne ostavlja prostor za interpretacije.

Dakle pa nemojmo onda zlouporabljavati tu situaciju pa ćemo reći jednom nam ne odgovara, drugi puta nam odgovara, dakle evo nekako to je bilo moje viđenje pa onda i u ime predlagatelja cijele ove situacije a između ostalog, da sve štima i da je ovo definiramo kako treba, ne bi se dogodilo to što se dogodilo a gledajte, članovi odbora koji su evo u opoziciji, sjednicu odbora su u nekom trenutku napustili, zašto, to samo oni znaju, dakle da su imali odgovore na neka pitanja koja sam im ja postavila odmah, možda bi ostali do kraja pa bismo riješili situaciju onako kako treba. U svakom slučaju, ono što je najvažnije, najvažnije je da imamo konačno izbranu polovinu nacionalnog vijeća koja je nedostajala za njihov normalan rad, imamo predsjednicu nacionalnog vijeća, želim im puno uspjeha i puno sreće u radu a nama saborskim zastupnicima da razmislimo o mogućnosti detaljnije, preciznijeg definiranja ovog članka u samom zakonu kroz njegovu izmjenu, kroz doradu a jednako tako i smatram da je potrebno precizirati i samu proceduru izbora na razini samog odbra koji sukladno zakonu izbor vrši na način kako je predviđeno zakonom. Hvala i vama. Time zaključujem raspravu a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.